Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, budu velmi stručný. Já jsem si nic nenapsal, protože zde stojím minimálně počtvrté u tohoto mikrofonu a nestalo se zatím vůbec nic. Nemyslím, jako že nebyl zákon předložen, s tím plně souhlasím.

Již v té době jeden váš poslanec chtěl tento zákon prosadit a jiný poslanec, vy jistě moc dobře víte, kdo to byl, já jmenovat nebudu, tak ten v žádném případě. A já jako politický absolutní nováček jsem říkal: Pánové, tomu já nerozumím. Jste z jedné strany a nejste schopni se dohodnout a chcete to mít v koaliční dohodě? A mně to bylo od té doby jasné. Vážení, nechme stranou všechny tyto věci, které jsou takzvaně útokem na svobodu, útokem proti svobodnému podnikání, a začněme se chovat racionálně.

Moc bych vás o to prosil a děkuji, že jste mě vyslechli. Děkuji panu poslanci Jiřímu Štětinovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Nyní bych ještě konstatoval omluvu.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se vyjádřil k proběhlé rozpravě k vládnímu návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Úvodem chci zdůraznit, že nejsem militantní nekuřák. Nicméně v prvé řadě bych rád zdůraznil, že úkolem ministra zdravotnictví je zejména chránit zdraví obyvatel, a v tomto ohledu navrhuji maximální kompromis, který bylo možné v dané situaci vyjednat. V rámci meziresortního připomínkového řízení byl návrh zákona zaslán k posouzení téměř stovce připomínkových míst. Připomínky byly často protichůdné a jejich vypořádání bylo velmi náročné. Rovněž v Legislativní radě vlády a jejích komisích materiál doznal změn především v oblasti definic, které pak kritizoval zde v rozpravě pan poslanec Benda. Opakuji, že materiál je dle mého názoru kompromisem, tak aby obsahoval dostatečná opatření v oblasti ochrany zdraví obyvatelstva, reagoval na mezinárodní závazky České republiky v této oblasti a současně byl co nejmenší zátěží pro povinné osoby. Jen na okraj připomínám, že celá vláda včetně pana ministra průmyslu a obchodu s návrhem zákona vyslovila souhlas. Zazněla tady jak podpora návrhu zákona, tak i řada připomínek, což ale přesně vystihuje, jak je tato problematika napříč společností rozdílně vnímána. K některých připomínkám, které zde zazněly, bych se rád stručně vyjádřil. Pokud jde o úplný zákaz kouření v restauracích a jiných zařízeních, padaly tady návrh na zmírnění v podobě zavedení stavebně oddělených místností nebo zmírnění ve smyslu výjimky ze zákazu kouření pro venkovské hospody. K tomu bych rád znovu zopakoval hlavním motivem pro předložení návrhu je ochrana zdraví nejen hostů, ale i zaměstnanců těchto zařízení. Úplný zákaz kouření v restauracích tedy má své opodstatnění. Jakékoliv modifikace, kuřárny, rozlišování, zda je hospoda na venkově, nebo ve větší obci, nebudou mít potřebný efekt. Řada zahraničních studií dokonce potvrdila pozitivní nebo nulový ekonomický dopad zákazu kouření na pohostinský sektor v zemích, kde byl zaveden. Pokud se jedná o zmírnění návrhu úplného zákazu kouření v případě vesnických hospod, znovu musím zdůraznit, že tento návrh mi přijde nelogický. Navíc by bylo dost nezodpovědné rozlišovat mezi přístupem k ochraně zdraví personálu na vesnicích a ve městech. Dále se chci vyjádřit k návrhům týkajícím se zmírnění regulace pro elektronické cigarety.

K té změně došlo v Legislativní radě vlády a byli jsme informováni, že některá 10stupňová piva splňují tuto podmínku, některá nikoliv. Nicméně i zde jsme připraveni hovořit o úpravě.

Návrh na zřízení tohoto fondu byl do návrhu zákona zapracován na základě požadavků národního protidrogového koordinátora. Nicméně návrh Ministerstva zdravotnictví předložený vládě toto opatření nezahrnoval. Po projednávání návrhu zákona v Legislativní radě vlády bylo na základě jeho požadavků toto ustanovení z návrhu zákona vypuštěno, neboť zřízení nového státního fondu bylo shledáno jako nesystémové. Protidrogová politika by měla být zajišťována ústředními orgány státní správy z finančních prostředků státního rozpočtu, kdy účelovost těchto prostředků na realizaci protidrogové politiky je zajištěna závazným ukazatelem v rámci příslušné kapitoly státního rozpočtu. Chci zdůraznit, že jsem připraven i v rámci diskusí ve výborech zabývat se jednotlivými pozměňovacími návrhy, diskutovat, jestli skutečně všechna opatření jsou nastavena zcela přesně a zcela adekvátně. Věřím ale, že smysl tohoto zákona nebude popřen a že Poslanecká sněmovna zákon, který má jako hlavní prioritu ochranu zdraví obyvatel před následky kouření a dalšími látkami, podpoří. Předem děkuji za podporu. Děkuji za závěrečné slovo pana ministra. Budu velice stručný, protože si myslím, že všechno již bylo řečeno. Tak jenom technicky: ve sloučené rozpravě vystoupilo asi 35 poslankyň a poslanců a byly více než čtyři desítky faktických poznámek.

Děkuju. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu zdržovat. Všechno, co mělo zaznít, zaznělo.

Pan ministr jej dneska označil v nějakém rozhovoru za podmnožinu svého návrhu, jestli jsem dobře poslouchal. Teoreticky by mohl být určitou alternativou nebo variantou k tomu ministerskému. Je dobře, že byl debatován ve sloučené rozpravě. My samozřejmě podporujeme ministerský návrh, ale budu rád, když důstojnou formou přejde do druhého čtení i náš návrh, poslanců hnutí ANO, aby měl také šanci na kvalitní věcnou debatu ve výborech. To je vše.